Co si myslím, že je důležité, a já se divím, že teď zaznívá i z řad opozice spíše v tom veřejném prostoru než zde ve Sněmovně, za což jsem rád, kritika k transformaci digitalizace. Celou dobu se hovořilo o tom, že pro meziresortní věci a centrální systém, jako jsou registry, jako je NIA, jako jsou systémy státní správy, které mají přesah, musí existovat koordinované řízení.

Takže my si tady můžeme vytočit nakrásno služby, ale když se k nim začnou přihlašovat lidi, tak ten systém prostě to neunese. Ty investice je potřeba dostat to do rozpočtové kapitoly transparentně. V Poslanecké sněmovně, bude se záhy probírat, je balíček legislativních úprav právě pro vznik a nastavení kompetencí digitální agentury, která je v souladu s programovým prohlášením.

Podle mě zásadní věc, a je to i teď v návrhu o veřejných zakázkách, je umožnění horizontální spolupráce, což znamená fungování jednotlivých resortů i správních úřadů, které mohou fungovat v té horizontále. Vychází to, a je podložena mezinárodními zkušenostmi, horizontální spolupráce je v Dánsku, v Estonsku, v Rakousku. To znamená, že jedno centrální řešení nebo jedno řešení dodávané někde může být zároveň využíváno dalšími resorty, pokud ta funkcionalita je pro ně šikovná. Přenastavili jsme RVIS Radu vlády pro informační společnost, změnili jsme status, zeštíhlení. Jsou tam pracovní skupiny. Poptali jsme, protože ty kapacity ve státní správě mají své limity, český digitální tým, kde jsou experti od analytiků přes největší společnosti, Svaz průmyslu a dopravy, a je český digitální tým, který validuje ty jednotlivé teze.

Já jsem o ní hovořil.

Velkým sporem tady, bylo to v minulém volebním období, je stavební zákon. Ta kritika stavebního zákona, kterou jsme měli, se promítla do toho návrhu. Když se podíváme na zjednodušení toho procesu, tak už jenom jedna forma toho procesu nejde. Je to jenom jedno řízení. Jsou tam dotčené orgány integrovány do jednoho procesu. Bavíme se o tom, jaké kroky lze potom realizovat i v rámci digitalizace. Nechceme, aby vznikl Nejvyšší stavební úřad, nicméně speciální stavební úřad vzniká. My jsme na rozdíl od toho prvotního zákona chápu, že nám to je někým vyčítáno asi více dbali na zachování práv veřejnosti, ochranu životního prostředí, památek, prostě těch relevantních zájmů. Jsou zde oblasti, které naopak jsme trochu rozvolnili, a to zejména s ohledem na energetickou krizi.

Já jsem to tam říkal, bylo mi to trochu líto, znovu to zopakuji, zodpovědnost za tu realizaci měl na triku jediný zaměstnanec, respektive zaměstnankyně, která tedy potom odešla, ale naštěstí už jsme to oddělení naplnili a ta práce probíhá. Já se divím právě té interpelaci na toto téma, protože si myslím, že to paní Dostálová musela vědět, že tam sice běží nějaké dialogy, ale faktická příprava je jedna tabulka, která definuje nějaké systémy, prakticky obrázek, že ten projekt není zanechán tak, abychom mohli plynule navázat a dokončit ta výběrová řízení. Ostatně tedy já jsem ještě prováděl poměrně revizi, protože když se objevily okolnosti kauzy Dozimetr, tak na tom projektu se údajně, i když já nevím, co tam dělal za milion korun, podílel i pan Šteffel z té kauzy. Konzultant na digitalizaci stavebního řízení.

Zajistí podle mě výrazně lepší služby a neuvede obce do problematické situace okolo spisů. Máme evropské předsednictví. Česká republika se za 18 let, a tady musím nechat, že i za vlády ANO, které mělo toto ministerstvo v této oblasti tedy hovořím zodpovědné, tak Česká republika jako celek, což není pouze MMR, se stala premiantem v oblasti využívání evropských fondů.

V přípravě máme již implementace nových programů v novém období a tenhle měsíc bude schválen poslední operační program Spravedlivá transformace, a ostatní programy v letošním roce již vyhlásily nebo vyhlásí 200 výzev, ještě letos zhruba za 240 miliard korun, což je více jak 40 % na celé to programovací období.